Takže kromě toho, že ten návrh výboru pro bezpečnost je v rozporu se současným zněním té návratové směrnice, tak je v rozporu také s připravovaným návrhem přepracovaného znění, konkrétně s článkem 16 odstavce 1, který výslovně vyžaduje, aby opravný prostředek proti rozhodnutí o návratu měl povahu soudního přezkumu. Oproti tvrzení uvedenému v odůvodnění naprostá většina osob využívajících právní pomoc v rámci projektu návratového poradenství Ministerstva vnitra tak činí z důvodů, které se nijak netýkají utajovaných skutečností. Na výboru pro bezpečnost neústavnost návrhu konstatoval i ministr vnitra Jan Hamáček. Z uvedených důvodů je nezbytné, aby Poslanecká sněmovna při hlasování předmětné návrhy poslance Kotena zamítla. Děkuji za pozornost.

Já bych chtěl říct, že opravdu netuším, protože nejsem ústavní právník, nakolik pan Kopřiva má nebo nemá pravdu. Co bych chtěl říct, je, že tahle snaha představitelů pirátské strany i zřejmě představitelů České strany sociálně demokratické je klasickou ukázkou toho, kam jsme se dostali v rámci naší evropské i národní legislativy.

Prosím, máte slovo. Dobrý den, dámy a pánové. Je to velice úsměvné, protože jsme skutečně zjistili, že buď neziskové organizace velice dobře připravily straně pirátské, konkrétně prostřednictvím pana předsedajícího panu Kopřivovi, naprosto perfektní pozměňovací návrhy, které v podstatě ruší naprosto všechno, co v minulém volebním období jsme byli schopni do zákonů dostat, abychom vůbec byli schopni kohokoliv, kdo tady nemá co dělat, vyhostit. Takže to pouze k tomu. A předpokládám, že nikdo z nás tady není ústavní právník a odborník na ústavní právo, takže já bych si velice rád počkal na to, až tedy rozhodne Ústavní soud. A do té doby si myslím, že je to v pořádku, že budeme mít nástroj na to, abychom byli schopni vůbec lidi, kteří tady nemají co dělat, jsou tu ilegálně, tak abychom je mohli dostat z naší republiky. Pan ministr Hamáček s faktickou poznámkou. Já samozřejmě nechci předjímat hlasování ve třetím čtení. Ale musím reagovat na vystoupení pana poslance Volného.

Protože já si myslím, že takovéto věci by na půdě české Poslanecké sněmovny neměly zaznívat. Děkuji.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych jenom chtěl vyvrátit tu lež, která tady zazněla, že by snad můj pozměňovací návrh reagující na ten neústavní návrh pana poslance Kotena byl z pera nějakých nevládních organizací. Nicméně tento můj pozměňovací návrh pochází čistě a pouze ode mě. Možná bych ještě jenom dodal to, že opravdu Listina základních práv a svobod a Ústava České republiky je pro mě tak trochu doktrína. Já jsem totiž tady sliboval, že budu dodržovat Ústavu. Takže já hodlám tu Ústavu zachovávat a bránit ji před útoky. Děkuji.

Naším úkolem zde v Poslanecké sněmovně je ochraňovat ústavní pořádek a součástí ústavního pořádku je i Listina základních práv a svobod. A pokud jsou zde takové návrhy, které ji porušují, tak naší povinností je ty návrhy odmítnout. Děkuji. Kolegyně, kolegové, možná se divíte, protože vůbec nevíte, o čem kolegové Piráti hovoří, protože jsou trošku mimo. Chtěl bych říci: jsme ve druhém čtení. My načítáme pozměňovací návrhy a kolegové se vyjadřují k jednomu z pozměňovacích návrhů, který byl projednáván a přijat výborem pro bezpečnost. Chtěl bych říci, že já ten materiál tady mám i s hlasováním, takže ano, padlo tam, že by mohl být určitý problém s Ústavním soudem.

Od toho je totiž druhé čtení. A toto si vyslechneme ve třetím čtení, až budeme rozhodovat. Stejně nic jiného nepřijde, než že budeme rozhodovat hlasováním jako plénum.

Prosím, vaše dvě minuty. Prostřednictvím pana předsedajícího pane kolego Hamáčku, já si zkontroluji své vystoupení, až přijde ze stenoprotokolu. To není žádný problém.

Protože právě s podporou těch neziskových organizací, se kterými Piráti, jak pan Kopřiva říkal, tak hrdě a rádi spolupracují, vytvářejí lidé, jako jste vy, po celé Evropě systém, kdy s právní pomocí, kterou platím i já proti své vůli, ze státního rozpočtu, prostřednictvím těchto neziskových organizací tady zůstávají v Evropě ne tisíce, ne desetitisíce, ale minimálně statisíce lidí, možná už i miliony, které tady v Evropě prostě nemají být. A ano, i já jsem přísahal na Ústavu, ale i my tady víme, že máme možnost Ústavu měnit. Takže v rámci obrany naší vlasti, v rámci obrany našich národních zájmů možná přijde jednou čas na to, abychom se dohodli na změnách Ústavy tak, abychom se nestali Afrikou nebo Blízkým východem.